Jestli někdo spekuloval na pokles, pokud máte jakékoliv informace o tom, že někdo zneužíval informace v obchodním styku, tak prosím podejte oznámení, to se musí vyšetřit.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

A druhá věc, pan poslanec Michálek, prostřednictvím pana předsedajícího, úplně neposlouchal, co mu tu bylo řečeno.

Děkuji.

Máte slovo.

Můžete mi říct, jak my jako opozice máme v tuto chvíli, když máme pátek, máme před sebou pondělí, nebo respektive sobotu, neděli, a máme na to zareagovat tím, že máme udělat pozměňující návrh k něčemu, co bylo vloženo v pátek do systému? Nebo jak se to dělá? Nebo jakým způsobem to máme udělat?

Děkuji. Pan poslanec Mašek s faktickou. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, chtěl bych k panu předsedovi Michálkovi, vaším prostřednictvím vy jste tady říkal, že vlastně jste už od jara navrhovali řešení daní z nepřiměřeného zisku.

Myslím si, že to je absolutní nepřipravenost, a jde o 85 miliard, což je částka těžko představitelná, řešit pozměňovákem. To už tady opakovaně padlo. A na vaši výzvu, že by měl někdo podat trestní oznámení na to, jestli má podezření, tak jedním z pravidel pro orgány činné v trestním řízení je, že sledují veřejné zdroje, ve veřejných zdrojích k tomu ta výzva byla, tady to opakovaně padlo na mikrofon, a já jsem přesvědčen, že orgány činné v trestním řízení se tomu budou věnovat, a pakliže tam nějaké vazby na to, že by to bylo o etáž někde výš, že by to byla možná i plánovaná informace, na kterou byl někdo připraven okamžitě reagovat, tak to se samozřejmě ukáže. Děkuji. Já si ještě dovolím poznámku ke kolegovi Michálkovi. 31 miliard.

A v té chvíli mohla vzniknout někomu reálně škoda díky tomu.

To znamená, my neříkáme nic jiného, než abyste si to s ministrem financí předjednali, než budete něco dávat na Twitter.

A to, že se to třikrát od té doby změnilo, přece není problém opozice, ale problém váš.

Tak to si vyřešte mezi sebou.

Děkuji za slovo.